A teď se podívejme na rezort Ministerstva vnitra.

Ale když jsem se na dnešní systemizaci, kterou má schvalovat odpoledne vláda, podívala, tak to, co se nám říká, že v žádném případě nezakládá na pravdě.

A vůbec nechápu, že se k takovému kroku přistoupilo. Budu se opakovat.

Chtěla bych podotknout, že to v té systemizaci, kterou dnes schvaluje vláda, samozřejmě není.

Pan Zbyněk Stanjura, ministr financí, vždycky tady několikrát řekl, že pozměňovací návrhy nedáváme.

A byla bych moc ráda, kdyby se k tomu začala tak stavět i koalice, a především ministři, protože vidím, že někdy se stává i to, že některý pozměňovací návrh dá opoziční poslanec, tak ho tam rychle napíše i koaliční poslanec. A v žádném případě se neschválí pozměňovací návrh opozičnímu poslanci, ale tomu koaličnímu. A já si myslím, že to není o tom, abychom tady soutěžili, ale že je to především o tom, abychom ty věci dělali dobře a abychom, když na to opozice upozorní a je to správné, tak aby to z vaší strany bylo podpořeno a schváleno.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Máme zde jednu faktickou poznámku pana poslance Brázdila. Podotýkám, že ve 13 hodin máme pevně zařazený bod, ale máte to akorát na dvě minuty, pane poslanče. Děkuji za slovo, určitě to stihnu. Už podeváté tady vždy při projednávání rozpočtu se snažím upozornit na jednu věc.

Alespoň z pohledu státního rozpočtu. Děkuji, pane poslanče.